Zástupci vládních poslanců také říkají mladým lidem, že si mají šetřit a investovat, což jistě rádi udělají, zvlášť v situaci, kdy tato vláda zároveň připravuje kardiální podraz na minoritní akcionáře ČEZ.

Tento obor ale také umí popsat, co se stane ve chvíli, kdy spotřebitelé nebo občané dostanou informace, že se stát nechová fér nebo se jim chystá sebrat něco, na co mají podle svého názoru právo. Opravdu si někdo myslí, že mladí, úspěšní, talentovaní a nadějní lidé budou chtít žít ve státě, který jim nedává žádnou perspektivu? Opravdu si pan ministr myslí, že zde někdo bude chtít platit dobrovolně vyšší sociální pojištění nebo daně, když ví, že ve stáří za to nemá garantovaného vůbec nic?

Ostatně oněch povinných 40 odpracovaných let, než lidé mohou odejít do důchodu, navrženo, znamená jediné. Pokud chcete jít v 65 letech, což už asi teď nepůjdeme, tak musíte ukončit studium do 25 let.

Tato vládní novela nepřináší nic z toho, co by se alespoň zdálky mohlo nazývat penzijní reformou. Neexistují žádné studie a podklady, podle kterých se pan ministr a jeho ministerstvo rozhodovali.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se teď na vás, těch deset či třináct poslanců z koaličních stran, a ptám se, proč jste neřešili inflaci? Proč tolerujete zdražování? Důchodcům zdravotně postiženým, živnostníkům, podnikatelům, zaměstnancům, prostě všem. Vy vůbec neřešíte problémy, se kterými se lidé dnes a denně setkávají.

Neřešíte příčiny. Ale nevyřeší. Důchodcům jste již jednou peníze prostřednictvím snížení valorizace sebrali. Teď to chcete udělat znovu.

Nevím, zda si umíte představit život lidí, kteří žijí jen tak, že počítají náklady na bydlení, energie, léky a jídlo, to poplatí jen tak tak a na nic jiného jim nezbývá. Jsou to lidé, kteří tu celý život pracovali, kteří budovali naši ekonomiku, pravděpodobně řada z nich neměla moc peněz ani dříve, měli ale alespoň nějakou náplň života. Tu práci. Teď nemají nic. Je to život v beznaději, kterou si svými kroky ještě prohlubujete. To je to, co jste již udělali, ale vám to nestačí, vy v tom chcete dál pokračovat.

Rozdělujete společnost.

Tak to prostě není. A nás, když se je snažíme alespoň trochu chránit, nazýváte stále populisty. Jenže chránit a pomáhat těm nejohroženější, to by měla být vaše práce. Je povinností vlády postarat se o ty svoje občany, kteří to prostě sami z různých důvodů udělat nemohou. Máte jim pomáhat a zbytku společnosti vysvětlovat, proč je to potřebné.

Nikdo z nás nezpochybňuje potřebu důchodové reformy, ale ta nesmí negativně dopadat na ty, kdo již v důchodu jsou nebo jsou těsně před ním a nemají možnost se už jakkoliv připravit na změny, které plánujete a které přicházejí. Vy máte ohrožené skupiny chránit.

To vám přijde správné a důstojné? Z velké části se vámi navrhované změny dotýkají současných důchodců. Lidé nevědí, co bude, nemohou se na to nějak připravit. Není to žádná důchodová reforma, i když si na to hrajete. Změny, které děláte, jsou nesystémové. Neumíte řešit současnou situaci. Proč si tedy myslíte, že umíte řešit budoucnost?

Snížilo se, ale ty fronty jsou tam stále.